Není pravda, že všude je absolutní zákaz na svátky. Já vím, že ono se to různě hodí. Já myslím, že liberalizace prostě přichází.

To je nějaká jiná část naší společnosti? To jsou jiní zaměstnanci? Nejsou přece. Prostě to tak je.

Poprosím sněmovnu o klid.

Děkuji za slovo.

Myslím, že argumentů tady zaznělo dostatek.

Můžete být chvilku v klidu! Vážení páni kolegové, tohle je opravdu hrozné!

Proto vás poprosím, dámy a pánové, uvažujme nad tím takto racionálně a pojďme se věnovat důležitějším věcem a nedělat tady nesmyslné regulace.

Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Nyní pan poslanec Jiří Bláha, také k faktické poznámce.

Dopoledne lidi spí. Jediný den, kdy jdou opravdu od rána nakupovat, je v listopadu před Vánocemi, protože už to berou jako předvánoční nákupy. Jiné svátky berou máme svátek, do krámu půjdeme, maximálně když bude pršet.